Ale když se tak bojíte těch výpadků, tak vězte, že příští rok je vláda, že jsou volby, bude jiná vláda, tak se tak hrozně netvařte, jak vám ty peníze budou chybět, protože je stejně nestihnete všechny utratit díky volbám. Já vám děkuji. Táži se pana zpravodaje, zda si chce vzít závěrečné slovo. Eviduji žádost o vaše odhlášení.

Ještě zavolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby se dostavili k hlasování. V obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu. Současně předám řízení schůze.

Paní poslankyně Langšádlová. Vážené kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám. Zpochybňuji hlasování. Je tady žádost paní poslankyně Langšádlové o zpochybnění hlasování. Kdo je pro přijetí námitky paní poslankyně Langšádlové, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže pro úspěch ještě jednou.

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ještě někdo prosím? Jestliže nikdo nezpochybňuje hlasování, tak končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji.